Děkuji paní poslankyni Lorencové. Nyní pan kolega Birke také s faktickou poznámkou.

Nemáte žádný důkaz.

Děkuji. Kolega Chalupa také faktická poznámka. Děkuji za slovo.

Děkuji, pane předsedající.

Připraví se pan kolega Ludvík Hovorka. Děkuji, pane předsedající.

Je mi velice líto, že od posledního

Opravdu to není můj dojem. Můžeme se to dočíst i ve zdůvodnění rozsudku pražského Městského soudu ve sporu Zdeňka Bakaly se současným ministrem zahraničí panem Zaorálkem, který podnikatele tehdy nazval gaunerem.